Ale rozumím tomu, že prostě možná je dobré některé věci zopakovat. Máte pravdu v jedné věci.

Takže pracujeme s tím, že by to mohlo být v tuto chvíli někde mezi 5 až 7 miliardami korun.

Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Protože je to akciová společnost, která se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách, nemůže tyto procesy úpravy softwaru zahájit dříve, než bude tento tisk schválen.